Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. My jsme dospěli k nějaké dohodě nedohodě.

Za další, je to podloženo nějakými mediálními hrátkami.

Já děkuji.